A my dneska společně s Ministerstvem pro místní rozvoj, které by mělo být jaksi gestorem nového řešení, intenzivně spolupracujeme na pracovně tomu říkám jednotném povolovacím řízení, tedy podobný systém, jako má dneska třeba Rakousko.

Dál pokračuje: Nicméně je dneska dost jasné, a Evropská komise to několikrát jasně, a mám ty důkazy, písemně vyjádřila, že je tady jistý manévrovací prostor. Ale potom jsou tady věci, které budou velmi pravděpodobně pro Evropskou komisi nepodkročitelné. Jinými slovy jsme v situaci, kdy nám Evropská unie celkem jasně říká: Pokud chcete naše peníze, akceptujte naše pravidla. Pokud je akceptovat nebudete, máte smůlu. S touto pozicí jsme do toho vstupovali. Já jsem se zúčastnil celé řady jednání v Bruselu, také jednání tady v Čechách, se všemi dotčenými organizacemi. A teď se můžeme bavit jenom o tom, jestli a do jaké míry je to za rámec evropské směrnice. Takže pan ministr nás ubezpečoval jinými slovy, že to vyřeší, že má problém pod kontrolou, a jak to dopadlo, vidíte v těchto dnech a týdnech. V obdobném duchu se nesla diskuse a odmítání připomínek, kterými jsme jak na hospodářském výboru, byl jsem informován, že i na výboru pro evropské záležitosti, varovali ministra, že v případě, že nebude vyjednána pro Českou republiku výjimka, jaké fatální dopady to může mít. A jedno z posledních částí vystoupení, teď nevím, jestli už to byla závěrečná řeč, cituji zase dále ze stenozáznamu: